Děkuji.

Děkuji za slovo.

Opravdu musím říct, že mě překvapuje, že tato vláda má ve svém programovém prohlášení digitalizaci, a všichni víme, že datové schránky jsou moderním, bezpečným způsobem komunikace se státem.

Nezvládl by to i z důvodu toho, že zítra tady budeme projednávat zřízení Digitální informační agentury, pod které datové schránky mají přejít, a pan ministr si tyto systémy veřejné správy nechá vzít a převedou se pod Digitální informační agenturu. Proto my říkáme, že digitalizace je prioritou, byla naší prioritou, a proto my přicházíme s stejným řešením, jako bylo u eReceptu, to znamená posunutí termínu, a v žádném případě ne zrušení.

Opravdu souhlasíme s tím, aby došlo ke zkrácení lhůt, je nám jedno, podpoříme jakoukoliv lhůtu.

Já to v tuto chvíli otevírám pro předsedy poslaneckých klubů, protože si myslím, že by to bylo nejlepší řešení, dát to do jednoho sněmovního tisku. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Nyní je tedy připraven vystoupit pan zpravodaj, ale jako poslanec, pan Králíček. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Teď budu vystupovat sám za sebe. No, já bych chtěl jenom ze začátku shrnout, vlastně jestli víme, o čem tu diskutujeme, protože tak jako propagaci datových schránek, ani tento tisk nám vnitro nedokázalo vysvětlit. Já jsem se sice dozvěděl od pana poslance Letochy, že podá návrh na zkrácení lhůt na 9 dní, protože se sekl o jeden bod, tak už aspoň víme, jak ta lhůta bude dlouhá, ale já tomu tisku popravdě nerozumím.

... elektronickým, děkuji, teď v té energetické krizi mě to trošku přepadlo. Takže fyzická osoba, která si zřídí bankovní identitu nebo národní identitu nebo eObčanku, automaticky má dostat datovou schránku, ale kterou si může zrušit. Tato fyzická osoba, o které se teď bavíme, že jí tuto možnost odpustíme, ona tu možnost to zrušit má, a argument, který slýchám, že se to týká osmdesátiletých babiček, přátelé, ten argument je lichý.

Dánsko tu povinnost má, ale je tam možnost to zrušit. To znamená, každý občan Dánska má datovou schránku, ale může ji zrušit. Devadesát procent! A já se zeptám: Všiml jste si někdo reklamy na datové schránky, které vnitro mělo dělat? Druhou polovinu loňského roku a letošní rok mělo vnitro dělat propagaci na datové schránky. Věřím tomu, že minimum. Byl tam osel a byl tam nějaký kohout.

A co se děje teď? My to DEPO oklešťujeme a vracíme se krok po kroku zpátky. Jaký je jediný posun v digitalizaci za ten rok, co je nová vláda?

Druhá věc, které nerozumím, je ta, že v zákoně o vzniku Digitální agentury jeden poslanec vládní strany předložil pozměňovací návrh, který čirou náhodou měl úplně stejné znění jako tato vládní novela. Ale tam stanovisko vlády bylo negativní, a teď to předložila jako vládní novelu. Tak já tomu docela nerozumím. Takže jednou je to pozměňovací návrh poslanecký a podruhé je to vládní novela.